To jako vážně?

Já jsem měl v pondělí jednání zastupitelstva. Vy jste, pane ministře, svým přístupem k transformaci České pošty dokázal jednu zcela zajímavou věc a pro naše město celkem nevídanou.

Nicméně i zastupitelé v našem městě vyjádřili zájem, aby ta data, která vedou k té transformaci, a jak ta transformace bude vypadat, dostali.

Dovolím si ji odcitovat:

Vy ve skutečnosti nereprezentujete starosty, tak proč se za nás falešně schováváte?

Konec citace.

A budete se divit, nabrala. Ze začátku ji podepsalo osm, deset primátorů a starostů a dnes už je tam těch podpisů skoro padesát, z toho dvanáct primátorů, místostarostů, náměstků primátorů. Transformace České pošty je opravdu téma. My prostě ta data nemáme.

Na to, jak tu situaci hrotíte? Na to, jakým způsobem prezentujete svoji aroganci?

Zatím se mi to vždycky povedlo.

Zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy je paní poslankyně Ožanová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, pane poslanče Letocho, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, vy jste řekl, že vyhlížíte návrh opozice. Tolik k tomu, protože stejně jako ministr Síkela chcu reagovat na předchozí debatu. Já jsem před Velikonocemi navrhla bod, který se jmenoval Matematika České pošty, a kupodivu tento bod jednání nebyl schválen. Říkáte, že na bezpečnostním výboru nějaká diskuse proběhla, nicméně tato diskuse má proběhnout zde.

Ano, potom byste mohli uzavřít podstatně víc poboček, pokud budete takto uvažovat, když dáte na 50 000 obyvatel jednu poštu.

Dvě nerovná se tři. Prosím, naučte se matematiku, opravdu to není vhodné. Připomenu jednu věc, která tu nezazněla.

Já bych chtěla vědět, jak ta analýza počítala s tím, jak bude zajištěno toto doručování, protože aspoň co jsem z tisku, nikoliv zde slyšela, tak bude omezena například otevírací doba a podobně.

A také k té digitalizaci. Já chápu, že se snažíte dotlačit lidi do toho, aby měli datové schránky, ale prosím vás, existují lidé, kteří nechtějí používat výpočetní techniku, existují lidé staršího věku, pro které je to problematické. A promiňte, existuji i já, kdy operátor internetu na mě kašle, a přestože platím internet, nemám dodané řádně služby. Nebudu více hovořit ani číst svůj připravený projev, protože chci, abychom ještě dnes včas skončili.